Jen pro pořádek říkám, že dnešní projednávání třetích čtení trvá do jedné hodiny, takže budeme postupovat tak, jak jsou přihlášení nyní s faktickou poznámkou. První faktickou poznámku má pan poslanec Kořenek. Vzdáváte se, dobře. Pak je zde přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Kostřica.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si ctěnou Sněmovnu seznámit jenom s takovou osobní vlastní zkušeností.

Tehdejší vláda zakázala jinou školu než školu sovětskou, která tam byla.

Vzhledem k tomu, že máme jednu hodinu, přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji ho do pátku do deváté hodiny ranní.